Mám k tomu ovšem, nemohu nemít, jako člen Poslanecké sněmovny jednu poznámku. A myslím si, že teď ji vznáším nikoliv z osobních důvodů, ale v zájmu transparentnosti a v zájmu věrohodnosti, kterou by instituce, jako je Poslanecká sněmovna a vláda České republiky, měla mít. Logicky si tento krok může někdo překládat jako krok, který je brutálně regulační vůči spořitelní a úvěrním družstvům, a proto, protože ten trh je do značné míry společný, je velmi vstřícný vůči bankám. Všichni víme, že předkladatel má minimálně 25 miliard úvěrů u bank. A pak je tady logická otázka, kterou kdejaký zlolajný jazyk může vznést za jaké výhody, za jaké restrukturalizace svých nemalých úvěrů předkládá předkladatel tento návrh, který jednoznačně na trhu posiluje postavení bank proti spořitelním a úvěrním družstvům. Že předkladatel, který je současně vlastníkem konglomerátu, který má těch 25 miliard úvěrů, zveřejní, jak za poslední rok byly restrukturalizovány jeho úvěrové smlouvy u českých bank, a zda tedy existuje, či neexistuje riziko podezření, že toto předkládá ne z obavy před stabilitou retailové bilance České republiky, ale že to předkládá jako odměnu za restrukturalizaci svých úvěrových smluv. Já to zdůrazňuji proto, že mi mimořádně záleží na tom, aby tento návrh zákona byl schválen. Pokládám to za správné.

Doufám, že toho nechci tolik. Děkuji a nyní mám s přednostním právem přihlášeného pana ministra financí Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Takže ho můžu uklidnit, že české banky jsou strašně zdravé, jsou narvané penězi.

Ale pokud o to bude někdo tady stát, tak samozřejmě rádi uděláme prezentaci. Děkuji. Děkuji a nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pak zde eviduji faktickou poznámku pana Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Myslím, že v tuto chvíli to vůbec nebylo zapotřebí. Vy jste mi nerozuměl.

Vím, že byl připravován ve spolupráci s Českou národní bankou, a je to správný zákon a má to tak být.

Na tom přece není nic divného.

Toto podezření, kterému pravděpodobně nikdo z nás tady nevěří, ale znáte české investigativní novináře, lze snadno odstranit tak, že zveřejníte všechny novely svých úvěrových smluv, které máte vůči českým bankám za poslední rok.

Já si myslím, že česká veřejnost a koneckonců kdokoliv si vzhledem k vaší velké úvěrové angažovanosti na straně jedné a na straně druhé vaší pozice ministra financí, kdo si je toho vědom, tak si takovou informaci zaslouží.

V této souvislosti se vás, pane ministře, dovoluji zeptat, nejlépe to bude, když to jasně zazní na mikrofon.

Rozhořčeně jsem to jako český občan odmítl jako pomluvu, ale docela bych rád, kdybyste to potvrdil, že to byla pomluva. Nyní s faktickou prosím pana poslance Votavu a potom pan ministr Babiš. Přednostní právo máte, ale faktická má vždycky přednost, pane ministře.